Jenom poznamenám, že pauzu si tenkrát vzali Piráti.

A nyní tady mám žádost o vystoupení s přednostním právem.

Pane poslanče, máte slovo.

Už tady řešíme ten nominační zákon po mnohokráte, takže doufám, že dneska už to konečně dokončíme. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych řekl ještě pár slov k návrhu, který jsme předložili jako návrh pěti poslaneckých klubů.

Ten zákon je proti politickým trafikám a ta věc, o které se bavíme, je nanejvýš aktuální, protože se tady projednává nová vláda, která má vládnout i s podporou KSČM.

Mě velmi mrzí, že tady není pan premiér, předseda vlády, protože právě on by se měl vyjádřit k těmto požadavkům. Jestli je to skutečně pravda, že ta připravovaná vláda má být vykoupena tím, že komunisti dostanou nějaká exkluzivní místa v dozorčích radách. Přece jenom pan premiér, ano, byl to právě on, řekl, když jsme se bavili o nominačním zákonu tady v Poslanecké sněmovně, tak to předložte, já to podpořím. Jenomže my jsme to předložili, a když se o tom má hlasovat, tak pan premiér tady není a není tady ani většina z jeho slavné vlády. Následně se potom stalo, což se nám podařilo aspoň prosadit, že vláda přislíbila, že přijde se svým vlastním návrhem. Což se také stalo, na vládě byl návrh schválen. Ale je to okleštěná verze pirátského návrhu, protože nepočítá s tím, že se budou konat výběrová řízení pro dozorčí rady, což je samozřejmě nezbytnou podmínkou toho, aby bylo možné poskytnout ta místa v dozorčích radách komunistům. Já jsem chtěl využít některá ta práva, která nám dává jednací řád jakožto opozičním poslancům vůči vládě, a chtěl jsem se zeptat pana předsedy vlády, případně pana místopředsedy vlády, který ho zastupuje: O kolika místech pro komunistickou stranu se bavíme? V médiích se objevují čísla jako 120 míst v dozorčích radách. V té dohodě máte napsáno, že uznáváte právo komunistické strany navrhnout místa na obsazení do dozorčích rad.

No a ti lidé, kteří jsou spojeni s komunistickou stranou, v některých případech jsou, řekněme, zvláštní, vyvolávají otázky.

Chtělo by se prohlásit s bývalým premiérem: Dámy a pánové, kdo z vás to má? 155 tisíc korun měsíčně, to je víc, než má ministr.

A o takovýchto místech se bavíme a zatím vláda ani komunistická strana nevysvětlily, proč pan Krejsa je tak důležitý, proč je tak potřeba, aby komunistická strana měla to místo v dozorčí radě České pošty. Takže tady myslím, že se ty vazby ukazují jednoznačně. Těch státních podniků je samozřejmě celá řada. A těch míst, která tam jsou, to jsou desítky, stovky míst, která je možné politicky obsazovat. Já jsem se chtěl zeptat zase předsedy vlády nebo místopředsedy vlády, kolik takovýchto pánů Krejsů sedí v našich dozorčích radách, o kterých nevíme. Kteří jsou takto, řekněme, politicky dosazeni a politicky drženi. Jsou politicky drženi na těch svých místech. Tam paní primátorka Krnáčová kandidovala s tím, že bude prosazovat transparentnost a průhledné obsazování dozorčích rad, a skončilo to tak, že rozdělila ty dozorčí rady mezi zastupitele tak, aby každý měl víc jak 100 tisíc korun měsíčně. Nakonec to skončilo tím, že i pan Karel Březina, který byl pravomocně odsouzen za podvod v městské firmě, se dopracoval do dozorčí rady v jedné městské společnosti. My jsme naproti tomu přišli s pravidly tak, aby byli ti reprezentanti do dozorčích rad vybráni průhledně. Tak, aby byla výběrová řízení. ANO ve své vládě schválilo, že výběrová řízení nebudou. Takže to znamená, že když se bude projednávat zásadní rozhodnutí, jako je třeba rozdělení ČEZu na dvě části nebo prodání nějaké firmy, třeba i prodání některé státní firmy holdingu Agrofert, tak se to bude dít bez vědomí této Poslanecké sněmovny, bude o tom rozhodovat jenom vláda. Takto zásadní otázky by měly být upraveny dokumentem, který projednává Poslanecká sněmovna. Měly by projít veřejnou diskuzí, tak jak to mají vyspělé, řekněme třeba severské státy, jako je Finsko, Švédsko a podobně. Kde takto důležitá rozhodnutí, jako je třeba rozdělení energetického gigantu, schvaluje parlament. Z těchto důvodů si myslíme...

Takže to je moje druhá otázka. Když teď prasklo, že takoví lidé, jako pan Krejsa, jsou v České poště, abychom se tady dozvěděli od pana předsedy vlády nebo od pana místopředsedy, kolik takových Krejsů tam vláda drží. A domníváme se, že ten systém, který předloží hnutí ANO, nepovede k tomu, že opozice získá možnost kontrolovat fungování vládních míst, ale spíš se tím vytvoří nástroj tak, aby si Andrej Babiš mohl dosadit v podstatě všechny lidi do těch dozorčích rad. Můžete se podívat na ten seznam.